Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Dámy a pánové, já bych tady rád zareagoval na předřečníky, vaším prostřednictvím, protože my se tady bavíme stále o stavu legislativní nouze, ale to, čemu má tento stav sloužit, to je naprosto neuvěřitelné. Padlo tady, že nebyla tato valorizace rozpočtována. A vláda to teď chce ušetřit. A na kom to chce ušetřit? Musíme si říci, že to chce ušetřit na těch nejzranitelnějších, kteří se nemohou bránit. To je tedy opravdu neskutečné.

Ale vždyť tu inflaci tady přece způsobila vaše vláda!

To je naprosto neuvěřitelné. Ta skupina lidí, která se nemůže vůbec bránit! To opravdu, to je neskutečné. Pan poslanec Kubíček a následuje pan poslanec Foldyna. Děkuju za slovo, paní předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, já budu velmi stručný.

Byli jsme připraveni se bavit o té změně. Ale ve standardním legislativním procesu.

A jen tak pro upřesnění, na kompenzace zastropování energií tato vláda vyčlenila 100 miliard korun.

Všechno faktické. Ještě prosím o ztišení. Máte slovo. On pan Skopeček odešel, já jsem mu to chtěl vysvětlit. Promiňte, prostřednictvím paní předsedající. Já jsem vám to chtěl vysvětlit.

Víte, ti, co chodí do práce, neberou tolik jako ti, co žijí tady v Praze nebo ve Středočeském kraji nebo v těch bohatých regionech. U nás je to opravdu dost problematické. Je to pro ně těžké.

Možná to neznáte. Přijeďte se k nám podívat.

Je to emotivní, přátelé. Je to velice emotivní. Abyste věděli, jaká je tam situace.

To nejlevnější, to nejméně kvalitní, protože už jim žádný prachy nezbývají dneska. Promiňte mi to.

Podívejte se vy všichni ostatní, já to nezlehčuji, ale podívejte se v té struktuře, kde jsou opravdu ty osoby s velmi nízkými důchody.

A tady opravdu je jednoznačně vidět, jak vypadá situace příjmů starobních důchodců v České republice.

Když se podíváme na situaci těch, kteří na ty důchody ve svém pojistném musí vydělat finanční prostředky, tak ta jejich situace zdaleka, zdaleka neroste tímto tempem.

Je to reakce moje faktická na to, co tady zaznělo a nebyla pravda. Faktická slouží k reakci na rozpravu a já se domnívám, že tady v tomto případě bylo reagováno na to, co tady zaznívalo v předchozích příspěvcích, to bylo zcela evidentní. Faktická poznámka, další v řadě, je pana poslance Nováka a následuje paní poslankyně Fialová. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

Jestliže nikomu nechcete nic brát, tak to tady můžeme dneska zavřít a jít pracovat, protože jsme tady zbytečně přece. A na pana kolegu Jurečku, zase vaším prostřednictvím, si dovolím reagovat. Chtěl bych vás vidět. A to, co ten důchodce za vaší vlády dnes díky valorizaci ne díky vaší práci, díky valorizaci má dostat, tak je to pořád mnohem míň, než jak mu vzrostly životní náklady díky vaší neschopné vládě. Tak to je. A pokud se vrátím ke stavu legislativní nouze, tak ono vlastně ano, když si přečtu první část: stav legislativní nouze je možno vyhlásit za mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů... A tady můžu skončit, protože vy děláte všechno pro to tím svým pokřivováním zákonů, když vám něco nesedí, tak si to změníte podle sebe. To už hraničí opravdu s tím, že začínáte ohrožovat základní práva a svobody občanů. Styďte se. Ministry můžete oslovovat napřímo.